Ty ostatní, které tam jsou vyjmenovány, jsou podle zákona.

Také děkuji. Máme tady faktické poznámky.

Paní poslankyně, máte své dvě minuty. Děkuji za slovo. Omlouvám se Poslanecké sněmovně, ale já už se v tom začínám ztrácet.

Mohli byste mi to vysvětlit jako začátečníkovi?

Nevím, jestli je... Nevidím žádného dalšího přihlášeného, tak v tuto chvíli už žádný další přihlášený do rozpravy není, já tedy rozpravu tímto končím. A připomínám, že zde zazněl návrh na doplnění navrženého programu 2. schůze Poslanecké sněmovny, a to bod číslo 1, kterým by byla volba místopředsedů Poslanecké sněmovny. Další body se následně přečíslují. Budeme nejdříve hlasovat o návrhu na doplnění tohoto programu, tak jak tady byl teď přednesen. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přednesený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní tedy přistoupíme k hlasování o předloženém usnesení, a to ve znění právě schváleného pozměňovacího návrhu na doplnění programu schůze. Znovu zahajuji hlasování a dávám hlasovat o navrženém programu schůze. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh jsme tedy schválili. Pozvánka vám bude doručena přes poslanecké kluby a zároveň vám bude zaslána poštou. Končím projednávání tohoto bodu.